Takže já se přimlouvám nejen za to, abychom si uvědomili, že ne náš pan ministr zdravotnictví nic nedělá. Bohužel to říkám i pod tlakem toho, že jsem též četl dnešní noviny, a spekuluje se. Ale že tento bod sice splní koaliční smlouvu, ale já nejsem přesvědčen, že jsme zvolili správnou cestu, a myslím si, že jsme tam měli něco změnit tak, aby opravdu šlo o regulační poplatky a aby to přineslo jiný efekt, než že opět odněkud někam musíme nalít peníze, a pak se zoufale budeme ptát, kde je máme vzít. Dámy a pánové, omlouvám se, že jsem takto dlouho mluvil a že jsem takto mluvil jako sociální demokrat, ale já jsem tak mluvil hlavně jako lékař a omlouvám se i svým oranžovým kolegům nebylo to proti nim.

S první poprosím k mikrofonu pana poslance Kostřicu, poté se připraví pan poslanec Korte, poté pan poslanec Nykl a jako poslední zatím paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Já budu opravdu krátký. Já bych si dovolil obrátit vaši pozornost ještě k jedné věci, nejenom k regulačním poplatkům v době pohotovostní služby.

Děkuji vám. Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně.

To mě velmi zaujalo.

Děkuji. Registruji vaši faktickou poznámku, nicméně jste čtvrtý v pořadí v tuto chvíli. Takže prosím k mikrofonu pana poslance Nykla. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Chtěl bych se prostřednictvím paní předsedající spíše zeptat pana ministra, aby nám v závěrečném slově řekl, jak se dívá na tzv. hospitalizační poplatky, protože to je to, co mě trápí a co si myslím, že je podstatnější.

A to je určitě téma, které a jsem za koalici si myslím, že bychom měli otevřít, a skutečně už ten evergreen těch klasických regulačních poplatků nechat být. Já jsem byl taky zvědav z projevu pana dr. Koskuby, říkal jsem si, kam si půjde sednout po svém projevu, jestli vpravo, nebo vlevo šel si sednout zpět na své místo. Ale myslím si, že skutečně to téma hospitalizačních poplatků, které nejsou regulační, je mnohem, mnohem důležitější. Děkuji a nyní prosím s faktickou paní poslankyni Černochovou. Prosím vaše dvě minuty. Vážené kolegyně a kolegové, hezký večer. Já myslím, že debata, která probíhá jak z té levé části spektra, tak z pravé části spektra, je velmi zajímavá, velmi poučná. Dozvídáme se tady spoustu věcí o tom, co si myslí alespoň část sociální demokracie. Já za to velmi pěkně děkuji. Naprosto se ztotožňuji s tím, co tady řekl pan dr. Koskuba. A z tohoto důvodu si myslím, že bychom se k tomu, co on tady řekl, měli vrátit hned! Nečekat. Z tohoto důvodu navrhuji, aby se tento návrh zákona vrátil výboru k dalšímu projednání. Ano, já váš návrh registruji. Budeme o něm hlasovat po ukončení obecné rozpravy. Nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Kolovratníka a poté se připraví pan poslanec Jandák, poté pan poslanec Kalousek. Mou doménou jsou média a doprava, tak se ke zdravotnictví nebudu vyjadřovat příliš dlouho. Ale prostřednictvím paní předsedající pane doktore Koskubo, chci vám poděkovat za vaši odvahu a za ta odvážná slova. Jsem rád, že v sociální demokracii jsou poslanci podle mého názoru rozumného názoru. Zároveň si chci trochu povzdechnout, že je čtvrtek čtvrt na devět, takže pozornost novinářů už asi není příliš veliká. Je to škoda. Chci vás ubezpečit, že i v hnutí ANO jsou podobně rozumně smýšlející poslanci. A tak jak tu debatu slyším, tak mi začíná dávat smysl, abychom se na tu věc nedívali pouze politicky, ale také zdravým selským rozumem. Takže vyzývám i ostatní poslance sociální demokracie, pokud to vidí podobně, nebojte se a ozvěte se, ať dříve, nebo později. Bude to mít smysl. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Proč? Ten celý problém našeho zdravotnictví začal takovou malou zvláštní věcí. Vždycky tu byl lékař a pacient. A byl vztah lékař a pacient.

A ta zdravotní pojišťovna si najímá toho lékaře na nějaké služby pro toho klienta. Ale možná že to je začátek konce nebo jiného stavu zdravotnictví. Ale já jsem chtěl říct ještě jednu věc. Mě mrzí jedno.

Já děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Tak já bych jenom podotkl, že my jsme to žertem říkali v kuloáru. Ale dobře. Nezlobte se, kolegové, já jsem jednodušší člověk. A já bych si v tom rád udělal jasno. Já pokládám rušení regulačních poplatků za naprosto nešťastné. Ruší poplatky vládní koalice.